V rámci rozpravy k tomuto jsem panu premiérovi také navrhl, aby vláda využila vyhlášeného stavu legislativní nouze a předložila návrh, který by v případě potřeby ustanovení § 14 zákona o ozbrojených silách precizoval explicitním uvedením, že armádu lze využít k výkonu práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, pokud jejich síly a prostředky nebudou dostatečné k zajištění ochrany života a zdraví hospitalizovaných a klientů pobytových zařízení, a to na dobu nezbytně nutnou. Proč vláda legislativně v této oblasti nic nedělá?

Já podle informací z Ústředního krizového štábu mám informaci, že aktuálně je nasazeno 449 vojáků.

To je pravda.

Operativně tyto mohou nahradit dobrovolníci, pokud jim za to zaplatíme, a přiznejme, že vláda na to prostředky vyčleněny má.

Posledním právním problémem je chod klíčové infrastruktury státu.

Ekonomická a sociální oblast.

Vláda sama přiznává, že maloobchody diskriminuje údajně ve veřejném zájmu. No, to bych ten veřejný zájem opravdu chtěl vidět. Prostě likvidujete české živnostníky a firmy a nahráváte nadnárodním obchodním řetězcům. Ono je obecně známé, že na každé krizi chudí chudnou a bohatí bohatnou.

Trestuhodné, zavrženíhodné a doufám, že jednou za to někdo ponese i politickou odpovědnost. Vláda nejen že není schopna vydávat smysluplná opatření, ale ani vymáhat úmyslná porušování vládních opatření, ale předkládá další, viz sněmovní tisk 1152, který jsme měli dnes projednávat, ale nebyl do této schůze zařazen. To vše vede k oslabování role státu a jde to jen a pouze za touto vládou. Vláda, která není schopna zajistit si ani účast potřebného počtu vládních poslanců k přijetí vládní legislativy, abych byl spravedlivý, toto se týká zákona z dílny Ministerstva vnitra a nepřítomnosti jeho poslanců z ČSSD, včetně ministra samotného. Pak ale nezapomeňme kritizovat práci policie, že nic nedělá a jen tomu všemu přihlíží. Dokonce docela bývalé kolegy obdivuji, že se v této změti příkazů, zákazů a nařízení ještě vůbec orientují. A to nemluvím o hledání nějaké logiky v nich, což v podstatě ani nelze. Mohl bych zmínit několik příkladů. To by bylo na dalších pět minut, tak to potlačím, ať můžeme pokračovat dál. A pak jsou zde poslední důvody, a to jsou důvody politické. Ty jsou přímo spojeny se všemi výše uvedenými, vyjma těch právních.

Dlouhodobě jsme vyvíjeli tlak na vládu, aby konala. Často to bylo marné a je to marné doposud.

Nyní jsme již přesvědčeni, že existuje takové právní prostředí, které umožňuje nouzový stav ukončit. Přeji vládě, aby prokázala schopnosti své moci výkonné, a pokud je nemají, tak aby je radši přenechala hejtmanům na krajích.

Zatím děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nemám ve zvyku komentovat obsáhle to, co kdo řekl na uzavřených jednáních, zpravidla jsem zvyklý, že všichni sdělují pouze výsledek toho jednání, a asi to neudělám ani teď. Jenom snad řeknu, že to, co zde říkal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura o průběhu ranního jednání a o postoji ostatních politických stran k SPD prostě není pravda.